Já už nechávám hlasovat o jednotlivých návrzích.

Ale já mám hlavně problém s jinou věcí.

Já si myslím, že já bych chtěl dát návrh na pátek 21 hodin, ale znovu říkám, mně se jedná o to, abyste mi umožnili vystoupit proti okrádání důchodců.

O tom se bezprostředně hlasuje. To znamená, vy jste námitku opravdu tady tím nemyslel?

Bezvadné.

Jedině tak vás nechám vystoupit.

A teď už to opravdu má legitimitu že to, že přeslechnete dokonce můj návrh a nechcete o něm dát hlasovat, tak to je opravdu takže ještě jednou, dávám také zároveň návrh proti postupu předsedajícího.

Tak ještě jednou zopakuji.

Návrh byl zamítnut, tedy námitka byla zamítnuta.

Paní předsedkyně, prosím.

Budeme se bavit o dalším postupu.